Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Krásný dobrý podvečer. Dámy a pánové, já už jsem ve druhém čtení podrobně představila své dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu a dovolte mi, abych je ještě krátce představila a řekla jejich podstatu a také vás požádala o jejich podporu. Jde o návrh přesunu prostředků z kapitol a položek, které jsou neefektivně a bezdůvodně nadhodnocené a nepřináší téměř žádný efekt pro stát, nejsou primárně veřejným zájmem, ale spíše slouží jako zdroj příjmů nestátních a soukromých subjektů.

V době, kdy na trhu práce výrazně převažuje nabídka volných pracovních míst nad nabídkou volných pracovních sil, považuji za mnohem vhodnější posílit mzdy pracovníků rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení, na které se léta zapomíná a kteří hájí veřejný zájem v nesmírně obtížném prostředí a pod silným tlakem z různých stran, a také prostředky na důchody všech typů, kde je naší povinností zlepšit tristní životní situaci těch našich občanů, kteří už si nemohou pomoci sami a pro společnost už odvedli dávno své.

Prosím vás ještě jednou o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Rád bych se vyjádřil ke třem bodům.

Takže přesun těchto prostředků na Bezpečnostní informační službu. Podstata druhého je přesun v kapitole životního prostředí.

A rád bych také podpořil pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského.

Děkuji. Pan poslanec Juránek. Připraví se pan poslanec Munzar.

Z jednoho prostého důvodu já velice dobře rozumím tomu, že rozpočet jako takový připravuje koalice a koalice musí nějakým způsobem vyvážit i svoje vlastní požadavky a svoje vlastní směrování, a tak tam zcela logicky bude vždycky něco chybět, to, co je pro jinou politickou stranu, třeba pro KDUČSL, která je v opozici. Nicméně se teď chci zaměřit pouze na tři věci, které všechny souvisí s kraji, a je to bez ohledu na to, kdo podal ten pozměňovací návrh, a také bez ohledu na to, jestli ten pozměňovací návrh bude použit, nebude použit. Kraje mají tři takové oblasti, kterými se zabývají a které jsou zcela jednoznačně nejvýznamnější. Já z toho vezmu podle pořadí důležitosti jenom tu věc, že si moc uvědomuji, jakým způsobem do těch krajů zasahuje záležitost nedostatku finančních prostředků v té sociální oblasti. A já dávám pouze tenhleten podnět, a já ho ani nedávám, aby se konkrétně schválil nějaký pozměňovací návrh, je jich tady celá řada, ale aby se použilo co nejvíce pozměňovacích návrhů, které se týkají sociální oblasti.